Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. N36 lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?